Možná z pohledu občanů to tak může být, ale z pohledu faktického a právního je to tak, že jde o veřejné finanční prostředky vybírané od jednotlivých lidí a spravované na základě rozhodnutí těchto lidí i jednotlivými zdravotními pojišťovnami. A to, co tady navrhuje s argumentem, že pojišťovny a zdravotní systém chce čím dál tím víc dotací, a proto je třeba vědět, co se v tom systému vlastně děje, a proto je třeba pojišťovny mít více pod kontrolou, neboť těch peněz je potřeba čím dál tím víc, je zhoršení, byrokratické, nesmyslné zhoršení fungování s rozpočty jednotlivých zdravotních pojišťoven. Když tady pan ministr argumentuje tím, že je možné ukládat finanční prostředky na jednotlivých pobočkách České národní banky, tak pro ty z vás, kteří to nevědí, oni mají poboček asi šest po celé České republice, to za prvé. Je to trochu jinak. Celá ta snaha je o koncentraci moci. Zdali chcete, aby ministr financí vlastně svým způsobem neumožňoval nebo více ovlivňoval hospodaření jednotlivých zdravotních pojišťoven a zároveň je tudíž více ovládal. Sami se rozhodnete, zdali chcete předat více moci ministru financí, anebo spíše budeme tlačit vládu a ministra financí k tomu, aby vymýšlel systém, který nebude potřebovat státní dotace a nebude potřebovat tolik moci ministra financí.

Děkuji za slovo a dobré ráno, dámy a pánové. Já jsem se nepřihlásil s přednostním právem, protože vás chci požádat o pochopení, že využívám své pozice poslance, abych mohl panu ministrovi odpovědět jako zdravotní pojištěnec. On tady řekl, že pro zdravotní pojištěnce se tímto krokem nic nezmění. Byla by to zajisté pravda, kdyby řekl, že pro zdravotní pojištěnce se nic nezmění v oblasti poskytování zdravotní péče. Ale výrazně se pro zdravotní pojištěnce změní účel, na který posílá své povinné pojistky. Peníze, které posíláme na povinné pojistné v případě zdravotního pojištění do veřejných zdravotních pojišťoven, mašličky mají a smějí být použity pouze pro poskytování zdravotní péče. Za tímto účelem tam všichni posíláme své zdravotní pojistné, za žádným jiným účelem ne. Jediný význam, který má tato změna navržená v rozpočtových pravidlech, je, aby se ten účel rozšířil, aby v okamžiku, kdy vznikne přebytek na účtě zdravotní pojišťovny, ho mohlo Ministerstvo financí použít pro cash flow své dluhové služby. To znamená v podstatě si ode mě jako od pojištěnce ty moje peníze půjčit na jiný účel, než je poskytování zdravotního pojištění. A to je pro mě, pane ministře, jako pro pojištěnce výrazná změna.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych z tohoto místa chtěl říct na rozdíl od pana kolegy Kalouska, že já jako pojištěnec tyto peníze chci půjčit. Nedělalo mi to problém. Rozumím celému principu pojištění, ale nevidím důvod, proč mé peníze, pokud mají ležet někde na bankovním účtě v celkové sumě několika miliard, nemohly pracovat a vydělávat zase pro mě, protože já jsem součást státu. Ty diskuse o tom, že to nejsou státní peníze asi je to pravda.

VZP je suverénní organizace, nicméně její příjmy modeluje stát. Výdaje opět sanuje stát. Ministerstvo zdravotnictví dělá úhradovou vyhlášku a to je náklad pojišťovny. Proč by tedy stát se o ty peníze, které leží na tom účtu, neměl postarat tak, aby je ve prospěch toho státu, těch občanů a těch pojištěnců použil? Proto já říkám jako pojištěnec, já ty peníze rád půjčím, já vím, že se neztratí, akorát budou pracovat v době, kdy by ležely ladem na účtě. Máme další dvě faktické poznámky, a to poslance Roma Kostřici a připraví se pan poslanec Plzák, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Uvědomte si prosím vás, že naše zdravotnictví je těžce pořád podfinancované. Je zde celá řada nemocí, které jsme schopni léčit, ale nemáme na to peníze. To si uvědomte. A toho bude určitě přibývat, protože nové metodiky, které jsou, jsou nesmírně drahé. Já si myslím, že je naprosto trestuhodné tyto finanční prostředky, které zde jsou, nevyužít ve prospěch těchto nemocných.

A já si myslím, že jakékoli převádění těchto prostředků ve prospěch státu, byť by to bylo sebeúčelnější, je naprosto nevhodné a stoprocentně zavrženíhodné.

Já chci opravdu fakticky reagovat na to, že tady zaznělo, že to nejsou státní peníze, co tam leží. Prosím vás, můžete mi říct, kdo tam dává peníze za ty nezaměstnané, za ty důchodce, za ty děti? To tady vůbec nezaznělo. To jsou státní peníze, prosím vás. Děkuji. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Já bych chtěla reagovat na svého předřečníka v tom smyslu teď myslím pana poslance Volného.

A jak potom tedy? Je to proto, aby ty peníze skutečně byly využívány pouze pro financování, hrazení zdravotní péče. Co potom? Potom tyto peníze budou zřejmě chybět pro hrazení zdravotní péče, kterou pacienti potřebují.